Smyslem zákona, který to umožnil, bylo, aby všechny potřebné firmy potřebné firmy získaly jednoduchý přístup ke svému financování, resp. úvěrování. Byla firma Agrofert takovou potřebnou firmou? Já to nevím. Myslím si ale, že žádnou investici ve výši 1,5 miliardy nepotřebovala. Kdyby ano, tak je mi divné, proč si nepůjčila na finančních trzích, kde by půjčku pořídila klidně za jednoprocentní úrok a nemusela by platit 6 % úroku, jako když si je vypůjčila od soukromé osoby, to jest ministra financí. Smysl téhle finanční operace podle mne byl úplně jiný.

Taková malá domů. Za deset let si tak majitel přijde na nezdaněnou miliardu korun. Myslím si, že pro představu většiny lidí je to něco nepředstavitelného. A teď se ptám, když jsem osočován, a já jsem tu byl a cítím se osočen, že všetci kradou, a můžu vám garantovat, že jsem nikdy nic neukradl, tak se ptám, jak to mám vysvětlit těm drobným živnostníkům, kteří bojují dneska s EET, a já nejsem proti EET, ale za zády mají nekompromisní Finanční správu. On totiž ten problém není v těch korunových dluhopisech. Problém je v tom, že tady se jedná o ministra financí.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jestliže tady kolega Kalousek mluvil, pan předseda, o tom, že někdy v listopadu začínaly být vážné indicie na Ministerstvu financí, že korunové dluhopisy jsou zřejmě zneužívány, tak už někdy v lednu, a bylo to přidáno k zákonu o investičních pobídkách.